Děkuji, pane poslanče. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

V době, kdy byl připravován, jsme samozřejmě byli v jiné situaci, čili naprosto souhlasím s panem ministrem Válkem, že v současné době tady probíráme něco, co již bylo. Víte, že kampaně probíhaly sice velmi aktivně, ale samozřejmě se lidé také báli.

Proto je důležité se této problematice věnovat.

Cílem návrhu zákona pro kolegy, kteří zde nebyli, bylo umožnit provádět očkování proti nemoci covid19 vlastně všem poskytovatelům zdravotních služeb s tím, že by to tedy prováděly nebo indikovaly osoby vykonávající zdravotnické povolání, kterým je tato činnost povolena.

Proto se tady o něm také hovoří.

To se nám může stát i v jiných zemích nejenom Evropy. Jinak zase pro kolegy, kteří tady nebyli, musím říci, že přeshraniční spolupráce s Rakouskem je opravdu velmi dobrá v různých směrech, takže to je dobře.

Tomu úplně rozumím. Dalším cílem bylo předejít sporům, jak má být ta očkovací látka hrazena, zda z veřejného zdravotního pojištění a tak dále, nebo ze státního rozpočtu.

A co všechno nám tato novela upravuje?